Stát od nás chce pořád, neustále, nějaká data, a pak je schopen klidně říct, že jejich systém to neumí, protože neví a chce něco jiného. Když chcete zjistit, jaký máte počet obyvatel ve svém městě, tak máte dva zdroje, které se liší Český statistický úřad a Ministerstvo vnitra. A vy vlastně nevíte, který údaj platí.

Takže klíčový problém výplaty dávek, ale i důchodů je kvalitní analýza nejenom stávajícího systému. V tom má naši podporu. Ale máme už k tomu udělanou analýzu? Určitě? Žádné datum? Všechno tam máme? Jsme připraveni reagovat?

Říkáme to tady roky. Já nekritizuji, jak rozhoduje, to je jiná věc. Já kritizuji, jak dlouho rozhoduje.

A zase, nechci říkat, jak v této otázce kritizovat a polemizovat, jak rozhoduje, ale jak dlouho to všechno probíhá.

Kdybych to neslyšel šest let, tak bych tomu i věřil.

Tak se podívejme o tři čtyři roky později, jak to dopadlo. Nemáme jediný důvod věřit tomu, že tentokrát, letos to dopadne jinak.

Už víme, že ten systém je v pořádku? To jsou přece klíčové otázky. Protože nasadit něco...

Nikdy není chyba na jedné straně. První chyba je na straně zadavatele zadavatele, protože ten si má ohlídat, co mají databáze obsahovat, ať už u starého systému, nebo nového systému.

Někdo v tom selhal, minimálně v kontrole, na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a pak ty systémy nejsou funkční, nejsou moderní a nefungují tak, jak by fungovat mohly.